Ta situace se tady ještě více zhoršuje.

Prima by s tím souhlasila.

No a co jiného na to mám říct, než že premiér Fiala je zbabělec?

Bojí se premiér Fiala.

Byli u toho dva svědci, u toho slibu. Oba dva znám samozřejmě. Jeden byl ze strany premiéra Fialy a druhý byl z naší strany. Takže byl to jasný veřejný slib a premiér Fiala se bojí. Nemá prostě argumenty na to vaše konání, neumí si to obhájit.

No a teď samozřejmě se podívejme, jaká je ta situace tady. Ta situace je taková, že vy chcete tedy okrást plošně zase současné i budoucí důchodce o důchody. To budoucí je potřeba zdůraznit také.

Dokonce neomezeně chcete zvyšovat věk odchodu do důchodu. Proto mi taky řada občanů píše, že se toho důchodu už asi ani nedožijí.